Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tento návrh byl přijat. Nyní návrh pana kolegy Sklenáka bod 77, a to bylo po bodu informace předsedy vlády, rovněž na středu odpoledne. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Evropská unie Kanada.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. To jsou všechny návrhy pana předsedy Sklenáka.

Návrh byl přijat.

Tento návrh byl přijat.

Tento návrh přijat nebyl. Pan ministr Stropnický si přeje upravit dnešní program schůze, a to tak, aby bod 11 byl po bodu 9. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Návrh přijat nebyl.